Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani državni sekretari, poštovane kolege poslanici, ja bih hteo da diskutujem malo drugačije nego što su bile diskusije do sada i zato molim vas ministre da mi malo poklonite pažnje. Ovaj zakon ima za cilj da mi olakšamo rad pre svega gradonačelnicima i komunalnim službama koje su zadužene da rešavaju probleme, to je njegova suština. Njegova suština nije da on bude represivan. Mi moramo i samo uvođenje zakona poboljšaće odnos stanovništva prema ekološkoj sferi. Ono što je jako važno jeste da mi omogućimo građanima da oni mogu da se na adekvatan način ponašaju, tako što će imati uslove da odlože komunalni otpad na pravo mesto, da parkiraju vozilo na odgovarajuće mesto, a oni koji to kontrolišu imaju za cilj da taj sistem urede, da kazne onoga ko čini prekršaj. U mojoj opštini je 2005. godine poveren posao srpsko-nemačkoj firmi da uklanja komunalni otpad. Oni su uklonili divlje deponije, preko sto divljih deponija u okviru tog sporazuma, a prva želja i prvi cilj Nemca koji je bio jedan od partnera jeste bio da krenemo sa edukacijom male dece od predškolske ustanove, od prvog i četvrtog razreda jer, molim vas, kad decu naučimo da na adekvatan način odlažu smeće, da to i oni prenose na roditelje. To je vrlo važno sad, upravo se završava školska godina i kad su ovde bili ministar Šarčević i ministar Trivan govorio sam takođe o toj temi, vrlo je važno da Vlada donese odluku da krenemo sa edukacijom mladih generacija da se na adekvatan način ponašaju prema komunalnom otpadu i to je ono što je jako važno. Zakon koji donosimo ima za cilj da spreči stanovništvo da se ponaša na adekvatan način, da ne bacaju smeće na nedozvoljena mesta, ali, kažem, moramo im omogućiti mesta gde to mogu da rade.

Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. Reč ima narodna poslanica Dragana Kostić. Izvolite, koleginice Kostić. Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, građani Srbije, pre nego što počnem svoju diskusiju koja je danas na dnevnom redu, to je Zakon o komunalnoj miliciji, želim pre svega da građanima Kraljeva čestitam otvaranje civilnog aerodroma, i to baš danas na Vidovdan, zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi, koji su uložili nadljudske napore da se ovaj projekat u što kraćem roku završi. Inače, što se tiče Zakona o komunalnoj miliciji koji je danas na dnevnom redu, ja bih diskutovala slično kao prethodni govornik gospodin Cokić, kroz primer moje lokalne samouprave Sokobanje, odakle ja dolazim. Svakako da nam je u korist ukidanje ograničenja odredbi – jedan milicioner na 5.000 stanovnika, s obzirom da u Sokobanji godišnje 120.000 turista poseti ovo mesto i moram da se pohvalim da smo u 2018. zabeležili 97% veći broj turista u Sokobanji nego u 2017. godini. Jedan od razloga je svakako uvođenje vaučera za turiste za korišćenje na teritoriji Srbije i isto moramo biti zahvalni našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je to i uveo pre par godina. Međutim, broj turista u Sokobanji beleži i u ovoj godini rast u odnosu na prošlu godinu, za ovih pet meseci 17% i više turista posetilo je ovu veoma značajnu turističku destinaciju. To znači da ne moramo da zaposlimo samo tri komunalna milicionera, jer na teritorije Opštine Soko Banja živi samo 15.000 stanovnika. U trenutku kada se organizuju razne manifestacije, koncerti i druga zbivanja, u Soko Banji u jednom danu ima i preko 30.000 građana, što je svakako neophodno da se zaposli veći broj komunalnih milicionera. Pohvalila bih i ovaj zakon u odredbi gde kaže da ovlašćenja komunalnih milicionera služe i za zaštitu životne sredine. S obzirom da je moja lokalna samouprava prva ekološka opština u Srbiji još od devedesete godine i da poseduje preko 20 izletišta u prirodi, svakako da će ovo zaduženje koje imaju komunalni milicioneri da omogući da su sva izletišta uredna i da spremna očekuju turiste koji je posećuju preko cele godine. Još nešto što do sada niko, čini mi se, nije izjavio u vezi ovog zakona, a to je da će pojedini komunalni milicioneri biti posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima. Svakako da je ovo veoma značajno, s obzirom da uglavnom mlađe populacije od 18 godina, naročito u kasnim večernjim časovima radi provoda su spremni da načine neke incidente, odnosno da kontejnere, kante za smeće i ostalo, da stavljaju na druga mesta nego gde je to predviđeno i čak neki znaju da narušavaju javni red i mir, ali znaju i da uništavaju na primer klupe i ostale mobilijare u parkovima.

Reč ima narodni poslanik Veroljub Matić. Prvo što hoću da kažem, mislim da je ovo preka potreba formiranje komunalne milicije na svim nivoima i u opštinama i u gradovima, iz razloga te potrebe kontrole i navikavanja svih na jedan odnos prema tom komunalnom redu koji treba svi kao građani da sprovodimo, počev od ponašanja prema pikavcu pa nadalje. Ono što mislim da je dobro, to je što će nam komunalna milicija biti osposobljena, edukovana, uniformisana. Mislim da ta uniforma, jednostavno mi smo građani koji smo navikli da poštujemo uniformu i mislim da će ona doprineti jednom kvalitetnom radu komunalnog milicionera. Iz tih razloga apelujem da kada se bude, kada opština i gradovi budu donosili odluke o uniformisanju da to bude stvarno na jednom potrebnom nivou i da bude uniforma koja će se poštovati. S obzirom da je uniforma u pitanju, tu je uspostavljen jedan vertikalni red komandovanja, jer čim je uniforma u pitanju mora strogo komanda da se uspostavi, odnosno vertikala, kao što je to u policiji, miliciji, itd. Ono što doprinosi jednom kvalitetu rada, to je tehnička opremljenost komunalne milicije i mislim da ona treba da bude maksimalno opremljena da u krajnjoj nuždi primenjuje i tu opremu od kamera pa nadalje, a da jednostavno kao što se u vojsci opremamo da ne bi bilo rata tako i komunalna milicija treba da bude opremljena da bi svi mi poštovali komunalni red, a što manje koristili tu opremu koja nam je data. Ona treba da posluži, u krajnjem, svojoj svrsi. Nisam za kažnjavanje, jesam da mi kao građani koji to treba da poštujemo, jednostavno shvatimo da postoje određena pravila i prema nama i prema drugima i prema sredini u kojoj živimo, da jednostavno ta naša sredina bude i bolja i lepša, a pogotovo za te mlade naraštaje. To što bude radila komunalna milicija, to je naš život, to je naša svakodnevica, svaki dan se susrećemo sa time, svi smo pod udarom komunalne milicije, ali ukoliko poštujemo određena pravila jednostavno komunalna milicija će samo nama doprineti da sve to bude u jednom skladu, u jednom redu. Svima će nam biti bolje da živimo u toj sredini kao i drugima koji dolaze u naše sredine. Ono što želim posebno da zamolim ministra, a to je član 54. stav 1. gde se kaže da propisi za sprovođenje ovog zakona koje donosi ministar nadležan za sistem lokalne samouprave biće u roku od godinu dana. Slažem se da su ozbiljna podzakonska akta koja ministra treba da donese, kao što je snimanje na licu mesta, kao što je vršenje kontrole same komunalne policije. To traži jednu stručnost, jednu ozbiljnost, škakljiva su pitanja, ali da bi omogućili što brže sprovođenje ovog Zakona komunalne milicije, mislim da je prikladan rok šest meseci. Nisam čitao amandmane, ne znam da li je neko podneo amandman da se ovaj rok skrati, podneo sam amandman ali sam zakasnio s obzirom da sam ispustio rok za podnošenje amandmana.

Zato predlažem da ako postoji amandman da se prihvati takav amandman ili da vi predložite nešto da se skrate rokovi. Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković Todorović. Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje u opštinama, ona se formira kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštine, odnosno gradske uprave. U dosadašnjem funkcionisanju opština uočene su značajne teškoće u održavanju komunalnog reda i efikasnog održavanja zakona koje su u nadležnosti opština. Ovakvo organizovanje službi i njeno funkcionisanje doprineće otkrivanju prekršaja u komunalnom redu kao i boljem preventivnom delovanju. Svrha komunalne milicije jeste obezbeđivanje i izvršavanje komunalne delatnosti, kao što su zaštita životne sredine, ljudi i dobar, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, zaštite i red u korišćenju zemljišta. Novim Predlogom zakona se dozvoljava mogućnost postupanja bez službene uniforme ali samo po pisanom nalogu načelnika. Radom u civilu se otvara mogućnost efikasne primene komunalne milicije naročito u oblastima bespravnog zauzeća javnih površina, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza kao i buke u ugostiteljskim objektima. U tim oblastima održavanja komunalnog reda neophodno je delovanje bez uniformi i oznaka a u suprotnom počinioci imaju vremena napuste mesto prekršaja, pa je komunalna milicija onemogućena da počinioce prekršaja sankcioniše i uspostavi komunalni red. Poslovi komunalne milicije su i održavanje reda iz oblasti javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, parkiranja, održavanja komunalnih objekata, pijaca, parkova, zelenih i drugih javnih površina. Uvedena su i nova ovlašćenja, prošireno je ovlašćenje za pregled lica i predmeta na zaustavljanju i pregled vozila. U skladu sa ovim komunalna milicija je ovlašćena da zaustavi vozilo u kršenju propisa, da izvrši njegovo pregled, kao i pregled lica i predmeta u vozilu. Ovo ovlašćenje će imati primenu kod neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materija čime se stvaraju deponije na javnim površinama. U održavanju komunalnog reda uočen je poseban problem stvaranja divljih deponija. Iskustva pojedinih opština sa terena govore o smanjivanju broja divljih deponija. Na primer 2017. godine njihov broj se od 40 smanjio na 31, a sada ih je 21. Trend je da će se usvajanjem i primenom ovog zakona samo u narednih par godina, konkretno, naredne dve do tri godine 90% deponija će biti uklonjeno, a 10% će se ponovo javljati, zato što se svest građana o tome još nije probudila. Tako da je ovakva zakonska rešenja uticati da se ovo menja i da imamo bolje rezultate, da budimo svest ljudi o tome. Zatim, problemi građana su i razne vrste zakrčenje trotoara u gradskoj zoni koji onemogućavaju pešacima nesmetano kretanje, kao i nepropisno parkiranje koje ukazuje na komunalni nemar, na štete koje pojedinci nanose gradskoj imovini, zauzimanje javne površine, razne vrste zagađenja životne sredine, noćnu galamu, držanje životinja u gradskoj zoni. Zato je komunalna milicija u službi građana. Ona im stoji na raspolaganju 24 časa dnevno i trudi se da povećava broj ispostava kako bi njeni pripadnici mogli brže da reaguju. Ne smemo nastaviti da se nesavesno ponašamo prema životnoj sredini, prema našem okruženju, prema urbanim celinama gde živimo i radimo. Zato je potrebno da građani prepoznaju komunalnu miliciju, kao jednu društveno odgovornu i uspešnu organizaciju koja želi da deluje sa realizacijom velikih projekata i akcija. Suština je da se brže i efikasnije rešavaju komunalni problemi u gradu koji su u nadležnosti komunalne milicije. Time ćemo omogućiti građanima da lakše i bolje obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Milovan Krivokapić. Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, danas bih kratko rekao, već su kolege dosta rekle, o Predlogu zakona o komunalnoj policiji. Da bi se efikasno upravljalo državom neophodno je postojanje institucionalnih kapaciteta sa ustanovljenim procedurama i odnosima između nadležnih subjekata i upravu zbog toga donosimo zakone i izmene i dopune zakona gde su definišu savremena rešenja, i na taj način Srbija pokazuje opredeljenje da se približi najrazvijenim državama u svakom pogledu. Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije su svakodnevno usmereni na preduzimanje aktivnosti za rešavanje svih problema, a donošenje zakonskih okvira je svakako prva u nizu aktivnosti kojim se rešava eventualni problem. Potpuno odgovorno i planski na najvišim nivoima društvene i političke svesti, prihvatajući u potpunosti stav da su komunalni problemi vrlo značajni problem i sferi društvenog, zdravstvenog i ekonomskog života građana. Trend porasta broja komunalnih prekršaja može se smanjiti i preduprediti samo dobro organizovanim radom i sprovođenjem dobro osmišljenih i koordiniranih mera što mi upravo i svakodnevno radimo. Osnovni razlog za donošenje zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, pa bi upravo na taj način ona mogla da bude efikasnije u uvođenju komunalnog reda, a građani bi bili zaštićeni od bahatosti pojedinaca, bez obzira da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća i ostalom. Dakle, zadatak komunalnih milicionara je da brinu o svakom najsitnijem komunalnom problemu kako bi naši građani bili zadovoljni. Pored promene naziva iz policija u milicija zašto postoji razlog ovim zakonom je definisan i povećan broj komunalnih milicajaca koji će moći da obavljaju svoje poslove i zadatke u civilnoj uniformi, naravno po pisanom nalogu načelnika, a uvećava im se i broj nadležnosti i ovlašćenja. O tome ne bih, jer su kolege dosta rekli. Zato ću još samo reći, da izrađujući ovaj zakon svakako da su se imalo u vidu druga uporedna iskustva i slobodno se može konstatovati da uvođenje komunalne milicije u opštinama koje se predviđa ovim zakonom prate savremene tendencije, koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i jačanju njihovog partnerstva sa policijom. Zakonom se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Hvala. Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ima više razloga za donošenje ovog zakona, ali jedan od važnijih razloga je to što imamo obavezu da naziv komunalna policija, promenimo u neki drugi naziv. Odabrali smo da to bude komunalna milicija, jer smo donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji još 2018. godine sami postavili rok i uslov i obavezu da naziv policija mogu da koriste samo policija tj. Vojska Republike Srbije, tj. vojna policija. Ovaj naziv policija nije rezervisan zbog puke zaštite brenda naziva policija, već iz mnogo ozbiljnijih razloga, jer policija podrazumeva da neko, između ostalog bude i naoružan, da ima mnogo veća ovlašćenja, a komunalna milicija ima neka sasvim drugačija ovlašćenja i zato je ovaj naziv koji će biti nov, koji ćemo usvojiti, adekvatan obavezama, zadacima koje će ona imati. Takođe, ograničenje se odnosi i na izgled, tj. boju uniforme koju će budući komunalni milicioneri nositi i ona će se razlikovati od grada do grada, od opštine do opštine, onako kako budu želeli, ali u svakom slučaju neće moći biti tamno plave boje, tj. neće smeti da liče na uniformu policije, tj. vojne policije. Ja mislim da je ovde bitno da istaknemo i da ostali elementi vizuelnog identiteta takođe moraju biti drugačiji od onih koji se koriste u policiji, vojnoj policiji. Odnosi se na natpise, na značke, na ostale elemente uniforme, pa čak i izgled vozila, samih vozila, tj. natpise na vozilima o čemu treba voditi računa. Potpuno se moraju razlikovati od policijskih. Ovo je bitno upravo zbog otklanjanja mogućnosti zloupotrebe, a da ne nabrajam, imali smo u prošlosti i primera zloupotreba od samih komunalnih policajaca, zloupotrebe svog službenog položaja. Da se to ne bi događalo u budućnosti, mi moramo smanjiti takvu mogućnost. Osnovna namena i zadatak komunalne milicije je da brine o komunalnim problemima, da uvodi red, komunalni red, da zaštiti građane od bilo kakve bahatosti. Ja bih pre svega rekao da je tu najbitnije uvođenje reda po pitanju nelegalne gradnje, zatim nepoštovanje drugih pravila komunalnog reda, bacanje smeća van mesta koja su predviđena za odlaganje smeća, bahato parkiranje, preglasna muzika, razni mirisi, dim, itd. Ovde je bitno naglasiti da komunalni milicioneri neće, dakle, biti naoružani. Veoma bitna stvar. Da bismo smanjili mogućnost zloupotrebe, uvodi se jedna novina, a to je uslov bezbednosne provere svakog eventualnog kandidata za komunalnog milicionera, ali ne samo za njih, već i za one komunalne, sada policajce, a ubuduće milicionere, koji već duže vremena rade sada u komunalnoj policiji, a kada usvojimo ovaj zakon u miliciji. Znači, bezbednosna provera koja će eliminisati one osobe koje su, hajde biću blago reći, koje su zgrešile u dosadašnjem radu. Ovde je veoma bitno da svi kandidati za komunalne policajce ispunjavaju razne uslove, između ostalog i psihofizičku sposobnost, obrazovanje, položen ispit za komunalne policajce, a najvažniji je postojanje, tj. nepostojanje bezbednosne smetnje za obavljanje dužnosti. Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić. Izvolite kolega Rančiću. Poštovani ministre, poštovani gosti iz ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, ja ću o ovom zakonu, kao i moj kolega Cokić, govoriti na jedan drugi način, jer mislim da su prethodni govornici rekli sve što je bitno za ovaj zakon. Pred nama, narodnim poslanicima je jedan zakon koji je urađen na vrlo transparentan način, to moram da kažem kao vrlo bitnu činjenicu. U prilog ovoj tvrdnji ide činjenica da je javna rasprava o Nacrtu zakona sprovedena u skladu sa usvojenim programom javne rasprave u periodu od 16. februara do 6. marta 2019. godine, kao i to da je Nacrt zakona bio zvanično postavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U toku trajanja javne rasprave Nacrta zakona predstavljen je na okruglom stolu u Centru Sava, održanom 28. februara 2019. godine u Beogradu. U toku javne rasprave ukupno je 17 subjekata dostavilo svoje primedbe. Značajan broj primedbi i sugestija na pojedine članove Nacrta ovog zakona odnosio se na pojam i obavljanje poslova, odnosno na član 10. Da bi pojedine dileme bile rešene moja sugestija bi bila vama iz ministarstva da je bilo potrebno uraditi ispred zakona pojašnjenje pojedinih pojmova koji figurišu u zakonu. Tako, na primer, u članu 10. stav 2. se kaže – zaštita od buke u životnoj sredini. Životna sredina je jedan veoma široki pojam, da se razumemo. Po definiciji životna sredina ili čovekova okolina predstavlja sve ono što nas okružuje, odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana čovekova životna i proizvodna aktivnost. Znači, životnu sredinu možemo posmatrati kao petokomponentni sistem - atmosfera, hidrosfera, litosfera, zemljište i organizmi. S obzirom da je najveći broj prijava komunalnoj policiji upućen od strane stanara zbog buke u zgradama, odnosno stanovima, ovaj pojam životne sredine treba suziti i jasno definisati u odnosu na stambenu sredinu, a stambena sredina, koju čine stan ili grupa stanova zajedno sa okolnim prostorom i infrastrukturom koju zajednički koriste korisnici stanova. Ovo potenciram, jer se stambena sredina pominje u smislu održavanja objekata. Naravno, poslovi iz stava 1. tačka 2. i stava 2. ovog člana ne odnosi se na nadležnosti inspekcije utvrđene zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti. Na kraju da rezimiram. Treba posebno izdvojiti stambenu sredinu kao uži deo životne sredine zbog najvećeg broja prijava koje se odnose na nepoštovanje kućnog reda u zgradama, odnosno stanovima. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite, kolega Atlagiću. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon je veoma dobar. Dozvolite nekoliko rečenica da kažem. U prvom redu da je komunalna milicija do sada mogla biti osnovana od strane grada, a ovim Predlogom zakona omogućava se da i opštine mogu osnivati komunalnu miliciju, naravno tamo gde postoje za to određeni uslovi. U posebnim, kao što su rekle i moje kolege, situacijama ona može biti i bez uniforme, sa posebnim oznakama, a i to za određene poslove i po određenom pismenom nalogu. Dozvolite da kažem, pošto su većina kolega govorili o ovome, da kažem još dve, tri rečenice. Prvo, da kažem da stranka bivšeg režima, oličena u raznim varijantama demokratskih stranaka i drugih, nije vodila računa o komunalnom redu. Tako je poznata tzv. „đubretarska mafija“ u Beogradu za vreme dok je gradonačelnik bio Điki mafija, poznat u narodu. Zašto ga narod zove Điki mafija, zato što je ušao u politiku kao običan gologuzan, a izašao iz politike sa 700 miliona eura. Ta tzv. „đubretarska mafija“ bila je osuđena na 73 godine zatvora, a proneverila je budžet grada Beograda za vreme Đikija mafije za 310 miliona dinara. Gle čuda, proces je trajao 10 godina. Priča se, zaista znam iz pouzdanih izvora, da je Điki mafija konačno vršio pritisak da se oslobodi ova mafija. Naravno, poznato je građanima zbog čega je vršio pritisak. Zato su njegove firme uvećane za toliko, za 700 miliona, kada je izašao iz politike. Gle čuda, evo ga ponovo u politici.

Narod ga zove – zalutovac. Zalutao u politiku, kako vidite, i građani su zaista dobro proceni. Tu je i Vuk Jeremić, nekadašnji član DS, poznat pod nazivom – član međunarodne bande lopova i prevaranata. Da ih dalje ne nabrajam.

To je izrekao 22.5. gospodnje 2019. godine. Završen citat. Na kraju, poštovani potpredsedniče, evo ih opet ponovo u nekakvom Savezu za Srbiju, ja to zovem - savez za drugu pljačku Srbije, putuju gradovima Srbije kao jedni obični cirkusanti i jedan od njih je glumac Nikola Kojo, 04. februara, 2019. godine, je rekao, citiram: „Ako protesti ne uspeju, napuštam ovu zemlju!“ Samo tri meseca kasnije, dakle, 10.05.2019. godine, je rekao i objasnio kako su protesti propali, citiram: „Ljudi polako shvataju kako im je protest od početka iz prikrajka, vodili su cenzus lovci uz pomoć raznog polusveta i polu novinara i dela studenata koji su im verovali“ Završen citat. Molim uvaženog glumca da izvrši svoje obećanje i da napusti Srbiju.

Reč ima narodna poslanica Tijana Davidovac. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Reč ima narodna poslanica Tatjana Macura. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Ja sam svoje izlaganje ispred Stranke Moderne Srbije, sasvim slučajno ostavila za kraj današnjeg dana, te sam imala priliku da čujem uvodno izlaganje kolega i poslanika vladajuće većine. Zaista mi se čini da Zakon o komunalnoj policiji koji treba da prestane da važi usvajanjem ovog zakona o komunalnoj miliciji, bio je sve ono što je, u stvari Srbiji donelo prosperitet i uspeh, a da nas blagostanje ček kada usvojimo ovaj zakon o komunalnoj miliciji. S tim u vezi, dakle, zaista ne mogu da verujem da kolege preko puta imaju apsolutno svako odsustvo kritike čak i na zakone koje predlaže Vlada Republike Srbije i smatram da to nije dopustivo, posebno iz ugla da su oni narodni poslanici koji štite interese građana Srbije, bez obzira da li se u ovom trenutku nalaze na strani pozicije ili opozicije. Ovolika količina hvalospeva je, prosto, nesvariva. Ovaj Predlog zakona u skupštinsku proceduru upućen je početkom juna. Pre toga je, čini mi se, jedan dan ranije usvojen na sednici Vlade Republike Srbije. Ovaj podatak možda i ne bio toliko značajan da o ovom zakonu toga dana u javnosti jedini komentar nije došao od gospodina zamenika gradonačelnika Grada Beograda Gorana Vesića, a ne od predstavnika Ministarstva ili od samog ministra Ružića. Dakle, to mi je nekako upalo u oči, jer ako je zakon usvojen na sednici Vlade tako što ga je pre toga uputio nadležni ministar, ne znam po kojoj osnovi je u javnosti pozvan da o ovom zakonu najveći broj komentara daje neko ko nije zakonopisac ovog zakona? Komunalna policija formirana je krajem 2010. godine sa ciljem da na gradskim ulicama zavede komunalni red zbog rešavanja svakodnevnih problema građana, poput vandalizma, buke, oštećenja javne i privatne imovine. Tada su najavljeni policajci bili predstavljeni kao zeleni redari koji će menjati Srbiju na bolje, što znači da se Zakon o komunalnoj policiji primenjuje u Srbiji otprilike deceniju za nama. Međutim, u obrazloženju zakona koji je upućen narodnim poslanicima, nažalost, Izveštaj o radu komunalne policije obuhvata samo period od 2013. do 2015. godine. Nažalost, nemamo podatke o čitavom desetogodišnjem radu ove službe. Možda ovi podaci postoje, ali, jednostavno, nisu dostupni na uvid narodnim poslanicima, niti građanima Srbije. Ono što sa sigurnošću mogu reći jeste da zbog brojnih incidenata komunalni policajci su za ovih 10 godina tekli imidž bahatih komunalaca. U najvećem broju slučajeva dokazana su i prekoračenja ovlašćenja i, kao što već rekoh, evo već gotovo deceniju od formiranja ove službe mi ne znamo kakvi su efekti njihovog rada i delovanja, odnosno kakvi su efekti primene Zakona o komunalnoj policiji. Tada je načelu ovog ministarstva bila sadašnja predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić. Iz budžeta je planirano da se izdvoji oko 2,5 miliona dinara na ime analize koja bi uticala na to da se popravi ugled ove službe. Dolaskom vašim na čelo ovog ministarstva ovaj tender je stopiran, što mogu da pozdravim, ali ako uzmemo u obzir da se radi tek od 20.000 hiljada evra, ja i ne mislim da je to neka investicija koja nema smisao, nego, jednostavno, to nije suština. Dakle, poboljšanje imidža ove službe ne može da se reši tako što ćemo mi razmišljati o tome kako ona kozmetički treba da se promeni u odnosu na ono kako treba suštinski da izmeni. Svoj ugled komunalna policija u međuvremenu za ovih 10 godina sama je urušila prekoračenjem ovlašćenja i nepoštovanjem zakona, od fizičkih obračuna sa građanima prilikom kontrole nelegalne ulične preprodaje, posedovanje bus-plus, kartica kod građana, pa i do privođenja aktivista nevladinih organizacija i udruženja i sprečavanje novinarskih ekipa da obavljaju svoje posao. O ovim incidentima postoje čak i video snimci. Dostupni su na internetu. Podsetiću vas samo na jedan slučaj koji mi se čini da je zanimljiv za građane Srbije i da je svima poznat. Radi se o jednom, slobodno mogu reći, sadističkom iživljavanju predstavnika komunalne policije, koji su u nekoliko navrata vršili, praktično, teror nad uličnim prodavcem lubenica, koji je u jednom od tih incidenata na kraju doživeo i fatalni srčani udar. Da se ne vraćam detaljno ni na ovaj, ni na neke druge slučajeve, još jednom zaključujem da za loš imidž komunalne policije u Srbiji isključivo i samo je zaslužna komunalna policija. Bilo je pokušaja da se 2016. godine ovaj zakon stavi u skupštinsku proceduru, međutim, niz ovakvih incidenata verovatno su odložili to da se ovaj zakon nađe u skupštinskoj proceduri. U međuvremenu smo usvojili izmene Zakona o policiji, čini mi se u martu 2018. godine, i u tom zakonu smo nekako ograničili upotrebu termina policije, pa smo sada došli u situaciju da koristimo izraz milicija, odnosno da komunalne policajce zamenimo sa komunalnim milicionarima. Jedan od uvodničara iz vladajuće većine, čini mi se da sada nije u sali, mislim da je kolega iz poslaničkog kluba PUPS, da li je slučajno ili namerno, rekao je da se radi o komunalnom uređenju i da se radi o sistemu unutrašnje bezbednosti i dok sam se pripremala za ovu raspravu i dok sam čitala predlog izmene zakona u odnosu na one nadležnosti koje su uvećane i ovlašćenja koja su uvećana komunalnoj policiji, odnosno budućoj miliciji, meni se čini da ovaj kolega nije ni napravio neku veliku i značajnu omašku koju je imao u toku svog uvodnog izlaganja. U svom uvodnom izlaganju ministar kada je govorio o ovom zakonu, govorio je o terminu "komunalni redari" i meni se čini da je u ovoj atmosferi, u kojoj jeste poljuljan imidž komunalne policije, taj izraz "komunalni redari" u ovom trenutku mogao nekako da bude pitkiji, nekako prijamčiviji za građane, da, prosto, izbegnemo upotrebu i ovog izraza "milicija", koji opet nosi neku ružnu konotaciju u vezi sa prošlošću, koja nam je, nažalost, bliska i unazad 20 godina. Zakon unosi jednu značajnu novinu i predviđa da će komunalnu miliciju obrazovati jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine, gradovi i sam grad Beograd, dok se ranije zakonsko rešenje odnosilo samo na gradove i otvorena je mogućnost obrazovanja zajedničke komunalne milicije koju, na osnovu sporazuma o saradnji, obrazuju jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim i zakonom koji uređuje lokalnu samoupravu. Ono što mene brine jeste ko će vršiti kontrolu nad radom komunalne policije, s obzirom da ovaj zakon kaže da će kontrola rada biti u rukama načelnika službe i koristim još jednom priliku da ukažem i ministru Ružiću i svim drugim ministrima u Vladi Republike Srbije, neverovatno je da imamo potrebu da svaki zakon koji dolazi u skupštinsku proceduru ima za cilj neverovatnu centralizaciju moći. To je i sa ovim zakonom slučaj i sa zakonom koji je bio, čini mi se, prva ili druga tačka na dnevnom redu, kada je bio ministar obrazovanja ovde u sali. Dakle, nema zakona koji ulazi u skupštinsku proceduru koji ne govori o tome da ćemo u nekom trenutku imati centralizaciju moći pod izgovorom da ćemo neka rešenja brže i lakše sprovoditi. Međutim, meni se čini i Stranka moderne Srbije, koju ja predstavljam, misli da to jeste pogrešno i da, jednostavno, moramo da izađemo iz tog modusa centralizacije moći, koja je pri tome i nepotrebna. Za građane će biti zanimljiva izmena koja ne predviđa ograničenje u broju pripadnika komunalne policije. Usvajanjem ovog zakona, unutrašnja organizaciona jedinica ne može imati manje od tri milicionara, ali se ne govori o maksimalnom broju uposlenika. To je nešto što je, čini mi se, zanimljivo. Kao što sam na početku navela, dakle, negde pred kraj obrazloženja ovog zakona koji je upućen narodnim poslanicima, postoji Izveštaj o radu Komunalne policije za period od 2013. do 2015. godine.

Ako računamo da, recimo, ova tri grada koja nisu poslala izveštaje, da je to još nekih 50-ak policajaca, znači, mi govorimo o ukupnoj cifri od nekih 700 komunalnih policajaca za čitavu teritoriju Srbije, a u izjavi Gorana Vesića, koji je najavljivao ovaj zakon, ja opet apelujem da on nije bio pozvan uopšte da govori o ovom zakonu u javnosti, da je to trebao da uradi ministar Ružić ili neko od njegovih saradnika, dakle, on je najavio da će u Beogradu biti zaposleno 1.000 komunalnih milicionara. Mi i dalje mislimo da treba nam jedan jednostavniji državni aparat, jednostavnije državne službe sa manjim brojem uposlenika, ali da budu sve te službe u interesu građana i da budu efikasnije. Samo povećanje broja uposlenih komunalnih milicionara ne rešava problem komunalnog reda u Srbiji, već meni se čini da će ovaj zakon poslužiti kao odličan izgovor za upošljavanje stranačkih aktivista za koje u međuvremenu nije bilo dovoljno prostora da se na nekom drugom mestu uposle. Novina u zakonu predstavlja i odredba da komunalni milicajci po pravilu obavljaju posao uniformisani, ali po pisanom nalogu načelnika to mogu činiti i bez službene uniforme, tj. mogu postupati i u civilu. Zašto? Zašto bi bilo koji komunalni milicionar bio u prilici da postupa bez uniforme, ako to ne može da uradi policajac u ovom trenutku? Dakle, njihove nadležnosti se gotovo preklapaju sa nadležnostima policije a onda oni imaju mogućnost pod izgovorom, ne mogu ni da domislim kakve sve malverzacije to mogu da budu, da li će biti ti nalozi antidatirani i slično, a nije da ne možemo dovesti u pitanje ovakvu jednu vrstu zloupotrebe. Dakle, mene samo zanima zašto milicionar komunalni može da postupa bez uniforme? Mislim da za tim uopšte nema nikakve potrebe. Poslovi komunalne milicije su u ranijem zakonu bili na papiru ograničeni, ali su u praksi ipak bili ozbiljniji, bilo je ozbiljnijih prekoračenja pa i upotrebe sile preko svake mere. Pretpostavljam da je zbog primene u praksi predloženo ovo rešenje koje proširuje nadležnosti i na druge poslove u skladu sa zakonom. Možete da zamislite taj strah građana koji kažu da oni mogu da obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i to u civilu. Jedna od zanimljivijih odredbi je, čuli smo ovde u nekoliko navrata, opravdanje od strane vladajuće većine jeste i to da komunalni milicajci će moći da zaustavljaju vozila, što inače radi saobraćajna policija i u tom smislu naslov člana 23. u ovom zakonu jeste u suprotnosti sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, jer navodi da je još jedno od ovlašćenja komunalne policije zaustavljanje, pregledanje lica, predmeta i vozila. Zakon uvodi mogućnost da komunalni milicajac zaustavi vozilo zatečeno u kršenju propisa koji spada u njegov delokrug, dok je ranije bio ovlašten samo za pregled vozila koja su u neposrednoj blizini i pod nadzorom lica koje pregleda. Zakon o komunalnoj miliciji značajno proširuje ovlašćenje u pogledu nadzora, dajući mogućnost komunalnoj miliciji da vrši audio i video snimanje javnog mesta radi obavljanja poslova, korišćenjem odgovarajuće opreme i to kako javnih mesta, tako i svoje postupanje. Predviđeno je da se na ovaj način prikupljeni podaci koji se ne mogu koristiti u postupku što jeste, čini mi se, značajno uništavaju u roku od godinu dana od zastarelosti odnosno pokretanja ili vođenja prekršajnog postupka. Šta će im onda podaci koje će da prikupljaju i da čuvaju godinu dana? Za koje potrebe će oni uopšte da čuvaju ove podatke i zašto im onda omogućiti da uopšte vrše snimanje ako nigde dalje ne mogu da koriste ove materijale koje budu prikupili? Jedna od mogućnosti koju ovaj zakon otvara jeste da će komunalni milicioneri moći da koriste raspršivač sa nadražujućim dejstvom i ovo kad sam pročitala nekako u skladu sa ovim iskustvima od ranije, ja se zaista pitam kako će da izgleda rad komunalnog milicionara na ulici i kakav će uopšte utisak građani da stvore o radu komunalne milicije, a već se stvorila jedna bojazan, jedna strepnja s obzirom da je nedavno usvojen pravilnik o radu policije u kojem se isto ovo navodi i omogućava primena čak i na nekim licima nad kojima ne bi trebalo da se primenjuje, kao što su trudnice, osobe sa invaliditetom itd. Reći ću da za ovim nema potrebe ako komunalni milicionar ne nastupa kao lokalni šerif, što smo imali prilike da vidimo u nekoliko navrata i da uz neke primere bolje prakse i neke saradnje između građana i komunalne milicije, mi možemo da izbegnemo sve neprijatne situacije i čini mi se da je potpuno nepotrebno davati im dodatna ovlašćenja i sredstva kojima mogu da vrše svoj posao. Komunalni milicajac moći će da prikuplja obaveštenja, podatke, informacije od lica za koja se pretpostavlja da njima raspolaže u svrhu obavljanja poslova komunalne milicije. Ova obaveštenja mogu biti usmena ili pismena. Dostava ovakvih obaveštenja na zahtev je obavezna. Mi govorimo o komunalnoj miliciji, ne o policiji, čuvarima osnovnog komunalnog reda u ovoj državi. Zašto bi se ovim službenicima dostavljale ovakve informacije na zahtev? Zaista imamo veliki broj, nedopustivo veliki broj preklapanja nadležnosti između komunalne milicije buduće i policije koja ima svoje nadležnosti. U tom smislu zaista se svodi, radi na tome da se formira jedna ili se bar stiče utisak da se radi na tome da se stvori jedna parapolicijska formacija.

To će biti uslov za zasnivanje radnog odnosa i to je sasvim u redu. Ono što me, čini mi se brine, to je da troškove formiranja i finansiranja rada komunalne milicije snosiće isključivo jedinice lokalne samouprave. Podsetiću ovaj saziv je, čini mi se, među prvim zakonima usvojio upravo Zakon o lokalnoj samoupravi, gde su dodatno smanjena sredstva koja idu u pravcu lokalne samouprave, pa me sad zanima o onih 1000 novih zaposlenih lica i ostalim najavama koje smo mogli da čujemo, kako ćemo to uopšte izvesti? Kako će to biti moguće izvesti, osim ako ne planiramo neke nove izmene ili ovog zakona ili izdvajanja nekih novih sredstava u budžetu?

Zahvaljujem, koleginice Macura. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Branko Ružić. Vrlo kratko, prosto kao odgovor na neke od navoda koji su ovde izrečeni, što se tiče ustaljene prakse, dakle kada jedan zakonskih predlog prođe na sednici Vlade Republike Srbije, Vlada Republike Srbije je ta, odnosno pres služba je ta koja daje objavu, odnosno informaciju da je taj zakon prošao. Takođe, državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave su na ovu temu govorili u javnosti. Ako želimo da budemo dobronamerni, to je i proverljivo i ne vidim razloga da se sada govori o tome da li je ili ne zamenik gradonačelnika ili bilo koji gradonačelnik ili predsednik opštine širom Srbije imao pravo ili ne da govori o predlogu zakona koji je ušao, faktički, u taj javni saobraćaj. Takođe, činjenica je da je zakon bio spreman još 2015. godine i da, naravno, kao što ste i rekli, nije ušao u skupštinsku proceduru, ali nije ugledao svetlost dana zbog izbora koji su bili 2016. godine i to je takođe značajno. Pominjala se ovde određena promotivna ili pi-ar aktivnost, a ticala se komunalne policije, moramo da shvatimo da Ministarstvo državne uprave, odnosno da komunalna policija nije služba Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i da to nije u delokrugu rada Ministarstva. Ono što je takođe, prosto, stvar koja, rekao bih, ne stoji, a vi se možete složiti ili ne, pominjanje centralizacije u situaciji gde se zakonom omogućava svim opštinama i naravno gradovi već to pravo imaju, da osnivaju službu komunalne milicije, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i u skladu sa svojim potrebama. Dakle, oni opredeljuju taj broj. Na drugoj strani predlažete da se taj broj na neki način unificira. Dakle, da li ste za decentralizaciju ili ste za centralizaciju? Ovde centralizacije zaista nema, niti je ja vidim. Što se tiče mogućnosti zaustavljanja privatnih vozila, ta odredba stoji u Zakonu prevozu putnika u javnom saobraćaju. I taj zakon daje mogućnost komunalnim policajcima da to čine. Sada smo samo proširili tu mogućnost i odnosi se na kamione koji, kao što smo govorili, mogu da voze šut ili neke druge stvari. To je osnovni razlog. Pominjanje audio-snimaka. Dakle, video-nadzor postoji već 10 godina. Audio je sada pridodat kao rešenje gde će se ti podaci, pitali ste zašto se čuvaju ti podaci, čuvaju se zbog pokretanja prekršajnog postupka koji, naravno, može da bude pokrenut, ali može i da potraje dosta dugo. Pominjana je opet represija. Ono što je važno da napomenem, samo u Beogradu, to navodimo kao primer, u prošloj godini bilo je 123 hiljade postupanja, a samo 16 slučajeva upotrebe sredstava prinude. Dakle, ta disproporcija vam jasno govori da ni na koji način ne možemo govoriti o bahaćenju, bahatosti i represivnoj i prirodi same službe komunalne policije ili sada komunalne milicije.

U svakom slučaju, smatram da ovaj zakon zaista otvara jedan širi spektar mogućnosti za sve jedince lokalnih samouprava širom Srbije. Ovo nije imperativna norma, nije obaveza. Dakle, radi se o mogućnosti koju opštine mogu da iskoriste, ukoliko procenjuju da će radom jedne ovakve službe imati mogućnost da i priliv sredstava u budžet bude veći, ali pre svega, da se postigne komunalni red i izbegne bahaćenje po bilo kom osnovu. Takođe, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nije nadležno za finansijske transfere lokalnim samoupravama, tako da, prosto ne stoji taj predlog koji ste izneli. Ono što je već postojeće, to svi znamo, mislim da i javnost zna, već 10 godina taj zakon funkcioniše i u odnošenju prema gradovima kojima je ta mogućnost bila ostavljena. Naravno da ta sredstva u svojim budžetima planiraju jedinice lokalne samouprave i to je nešto što je sasvim prirodno. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona. Sada ćemo napraviti pauzu od sat vremena.